K tomu se přece nechceme dopracovat. A stejným způsobem míří i tento zákon.

Bez toho to nebylo možné.

Další věc.

V komplexním pozměňovacím návrhu je jasně specifikováno, že určitě se musí zlepšit organizace vzdělávání, nicméně není smysluplné dávat konkrétní úřad nebo konkrétní název do zákona.

Ono tady v zásadě všechno zaznělo, nechci to jitřit, ale my opravdu měníme pouze a jenom vzdělávání. Gynekologové se také vzdělávají v jednom oboru a část jich potom pracuje na ambulancích, dělá část výkonů, to znamená ambulantní péči, nerodí na ambulancích. Druhá část kolegů má porodnictví, rodí v nemocnicích. Je to úplně stejné. Není tam vůbec žádná zmínka o tom, že by se měla měnit péče. Za sebe jako za pediatra musím říci, že máme dokonalý systém péče o naše dětské pacienty jak ambulantní, tak na to navazující nemocniční a není v žádném případě nutné na tom nic měnit.

Takže to je desetina lékařů.

Tak jsem si dal tu práci a získal jsem si informace o tom, proč by to tak mělo být. A jak se vždycky říká, hledejme za některými věcmi peníze, za některými věcmi ženu, tady je to ve spojení, protože ač si vážím paní doktorky Šebkové a Illerové, tak jsou neuvěřitelně akční, protože se dostaly nejenom na jednotlivé kluby, nejenom za nejvyššími představiteli vlády, ale velmi velké překvapení bylo, když jsem včera přišel do Poslanecké sněmovny, kde máme materiály, a de facto lobbing se projevil i přímo tady ve Sněmovně, kdy všichni na stolech máme nějaké materiály. Já jsem si představil, kdyby takhle reagovaly všechny odborné společnosti, tak byste na stole měli takovouhle kupu papírů. Je to o rozdělování rezidenčních míst také mimo jiné. Ve chvíli, kdy mám před sebou tabulku rozdělování těchto míst, a osoby, které nejvíc horují za to, aby zůstaly dva obory, tak na tom jsou při rozdělování těchto rezidenčních míst nejlépe a jsou tam milionové částky, které získávají pro své ambulance. Abych byl korektní, tak ty sumy se samozřejmě rozdělí polovinou, protože polovina jde na vzdělání toho školence a polovina zůstává v ambulanci, ale přesto tito představitelé z toho mají poměrně zajímavý byznys. Na závěr bych chtěl říct, že zákon jako takový je velmi potřebný, pomůže velkému počtu našich mladých lékařů, a děkuji a budu velmi vděčný za vaši podporu při hlasování, při schvalování tohoto zákona. Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Hovorku.

Prosím, máte slovo. Vážená paní místopředsedkyně, děkuji za slovo.

Takže je třeba to vnímat, jako že jsme dostali z jedné i z druhé strany řadu podkladů.

Já si myslím, že pokud to některý obor chce využít, tak je to jenom dobře.

Říká se, že ministerstvo může pověřit jím zřízenou organizaci a může s ní uzavřít smlouvu. Čili je to možnost daná tomuto ministerstvu zařazovat studenty do oborů a organizovat přes IPVZ. Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Hegera, připraví se pan poslanec Kaňkovský.